Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic

Ve druhém kole voleb nebyl nikdo zvolen a volba tím končí.